Jedním hlasováním to nebude, protože zazněl návrh, aby to bylo jednotlivě po jednotlivých bodech.

Pokud tento protinávrh neprojde, tak bychom hlasovali a předřadili pozměňovací návrh B50, který je dodatečným konsenzuálním návrhem většiny poslanců rozpočtového výboru, a poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 52 ve variantě 2, který je na návrh B50 přímo navázán. Až prohlasujeme tyto návrhy, tak potom bychom už mohli hlasovat o návrhu usnesení jako celku a poté bychom hlasovali o doprovodných usneseních a také jednotlivě.

Děkuji paní zpravodajce.

Já to zopakuji, jedno co se týká pozměňovacích návrhů, příloha 2a, což jsou pozměňovací návrhy, které vzešly ve druhém čtení, byly schváleny rozpočtovým výborem a jsou z jednotlivých výborů. Rozpočtový výbor je doporučuje. Pan kolega Stanjura je spokojen? Spokojen.

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš s přednostním právem s rizikem otevření rozpravy ve třetím čtení. Pane předsedo, máte slovo. Já bych jenom zopakoval pro pořádek, byla tady debata, že tento rozpočet nepřipravovala tahle zimní vláda, nebo jak se nazývá. Ale my samozřejmě tenhle rozpočet podporujeme.

Takže my budeme určitě strašně rádi, když nám v průběhu příštího roku ukážete, kde je plýtvání peněz z rozpočtu, a my určitě budeme spolupracovat.

Takže já určitě budu rád.

Děkuji panu předsedovi vlády.

Děkuji za slovo. Já souhlasím, že to není úplně dost.